Takže ta vaše strategie je jaká? Vaše strategie je: prodávat naši práci.

A já vám říkám, že byste měli teď zvyšovat všem stejně. To byste měli udělat, ne?

Proč jim to berete? Tak by bylo dobré, abyste s tím konečně něco udělali. Přehlasovali jste nás.

Měl byste to řídit. Já chápu, že nevíte, co je to slovo řídit.

A potom tady máme dopravu.

Ale my jsme to dodělali, ano.

Ale víte proč?

Ano, tam můžeme taky ukázat, co jsme udělali.

Ale to nevím. Ale snad to nenastane. Pane premiére, vy jste dosadil na ministerstvo absolutně nekompetentní paní Hubáčkovou. Je to peklo. Samozřejmě kultura. Jsem zvědav, co tam budete dělat?

Víte, váš problém je, pane premiére, v tom, že když já jsem byl premiér, tak jsem vždycky se všemi ministry bojoval proti Schillerové. A udělali jsme plno dobrých věcí.